Mám zde požadavek na odhlášení. Požádám vás o přihlášení do systému.

Každopádně po zvážení všech okolností a poté, co jste to, pane poslanče, přednesl takto z jednacího řádu, tak dovolte, kolegyně a kolegové, abych se omluvil, protože jednací řád mluví jasně. Z toho důvodu já tento bod ukončuji, protože jednací řád jasně hovoří, že jestliže je po hlasování, nelze otevřít rozpravu. S přednostním právem zde mám přihlášené dva poslance, pana předsedu Kalouska a pana ministra Hermana. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Nejedná se o nic jiného než o zápas o budoucí charakter demokracie, který tady nabývá nebývalých forem.

A protože se do nich dostávají teď, jde samozřejmě i o budoucnost.

Nejde zdaleka jenom o lex Babiš.

Pan ministr Babiš je členem vlády, vládě nevadilo, že je porušen určený a platný zákon a že vzkázala veřejnosti: my zákony dodržovat nemusíme, když se nám nehodí ale jde přesně o tu budoucnost. Byla otevřena možnost, aby jakýkoliv, i nejvyšší důstojník Státní bezpečnosti, bývalý člen Ústředního výboru KSČM, aby prostě kdokoliv, kdo neměl tímto zákonem přístup ani do státní správy, měl přístup do ministerského křesla.

Ale v našem ústavním systému ministr nemusí mít poslanecký mandát. To znamená, že ten nejhorší bolševický šmejd může být po odhlasování tohoto zákona kdykoliv jmenován třeba ministrem vnitra.

Ještě před dvěma lety jsem si nedokázal představit, že bývalý důstojník Státní bezpečnosti může být náměstkem policejního prezidenta. Za vaší vlády to možné je.

Já bych vás velmi snažně chtěl poprosit, opravdu vás snažně poprosit, na křesťanskodemokratickou politiku monopol nemáte. Říkejte prosím zásadně lidovecké principy! To všichni budou vědět, o co jde.

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, zazněla tady celá řada výroků, některé i na moji adresu. Ano, já jsem byl tři roky ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Nechtěl jsem to tady rozebírat, ale musím říci pravdivě, že v té těžké bitvě, v tom pobytu na frontě, ve které jsem se pohyboval až do svého sestřelení na jaře loňského roku, jsem bohužel v řadách TOP 09 s jedinou výjimkou pana předsedy Schwarzenberga nenašel oporu. A je mi velmi líto, že tehdejší ministr financí pan poslanec Kalousek si nenašel ani pět minut čas, aby mě tehdy vyslechl na mé opakované žádosti! A bohužel díky právě straně TOP 09 byli do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů zvoleni lidé, kteří nesou přímou odpovědnost za destrukci této instituce a za problémy, ve kterých se topí dodnes! Byly to pouze dvě politické strany, ve kterých jsem tehdy cítil oporu. Toto je třeba říci. TOP 09 bohužel mezi ně nepatří. Ale musím také spravedlivě říci, že to byli i někteří především senátoři ČSSD, takže tato věc je mnohem složitější, než jak by ji chtěl někdo vidět.

A právě proto si myslím, že mám jisté právo protože jsem také trávil jistý čas s příslušníky Státní bezpečnosti, kteří na mě mířili samopalem a pistolí, a vím, že bylo možné čas také prožít příjemněji než takto , mám, myslím si, právě na základě této zkušenosti právo se k těmto věcem vyjadřovat. A myslím si, že určitý nadhled a dávání určité šance k obrácení, jak jsem tady o tom hovořil, je důležité. Tyto křečovité výkřiky nejsou nic jiného než pouhý předvolební boj! A znovu to opakuji! Protože strany, které nemají co nabídnout, se musejí chytat těchto virtuálních témat. Znovu říkám, naše křesťanskodemokratická filozofie je tady sto dvacet let! My se k ní hlásíme a dokázali jsme, že jsme schopni se z vlastních chyb poučit. A já jsem přesvědčen o tom, že i do budoucna jsme garancí těchto jistot. Nepotřebujeme se křečovitě vymezovat, vykřikovat, nebo někým opovrhovat! Je třeba si dávat šanci.